Já vám děkuji za dodržení času. Další faktickou poznámku má pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Černochová. Děkuji za slovo. Chtěl bych zareagovat na vystoupení některých svých předřečníků. Pan poslanec Volný se tady přiznal, že tomu nerozumí.

To už říkal můj kolega pan poslanec Vilímec.

To se hodně mění, jednou nahoru, jednou dolů.

Nedoplatí na to pražští zastupitelé, ale občané Prahy. To jediné číslo tam prostě padlo. Náš návrh byl přidat obcím na úkor státu. A tady říká pan ministr, možná i pan senátor přidáme některým obcím na úkor jiných obcí. Takhle to přesně je. Zase berou některým obcím, aby mohli jiným přidat. Nezajímá je to, tvrdí, že nevědí, kterým obcím vezmou, kolik to bude.

Jenom říkám, že obce na ten lep, nebo na tu fintu nenaskočily. Proto to nikdo nepodporuje, aspoň z oficiálních orgánů. No a co! Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Já bych se chtěla prostřednictvím, pane místopředsedo, omluvit paní poslankyni Kovářové. Ale mně skutečně přijde nedůstojné i to, že tady ty lavice za mnou jsou prázdné, není tady ani pan ministr vnitra, kterého nezajímají obce? Není tady ministryně pro místní rozvoj, kterou nezajímají obce? Ale naopak si myslím, že konstituování toho dnešního programu, nebo programu této schůze, mělo být úplně jiné. Vždyť už jsme se domlouvali, že ty armádní zákony tady budou minulý týden ve středu. A pořád to odkládáte!

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Já jsem bedlivě poslouchal, co říkal pan ministr financí.

Ani z toho dopisu, který tady přečetl pan ministr financí, není zjevné, že by tento konkrétní senátní krok měl většinovou podporu mezi obcemi. Pan kolega Stanjura to tady popsal velmi přesně. Ministr financí přistoupil na to, že obcím vlastně přidat nechce, a nevadí mu, že těm bohatším se něco vezme, byť neví kolik, a přidá těm chudším, protože to není jaksi na úkor státního rozpočtu. To, co uvádí nám, je, že aspoň nevíme, koho se to týká a v jakém objemu se to těch obcí týká. Moc prosím, abyste alespoň toto nám byli schopni co nejdřív dodat, protože je to jedna z klíčových věcí, kterou jsme vždycky, když jsme se zabývali rozpočtovým určením daní, měli na stole. Abychom věděli dopady toho rozhodnutí. Tohle je šité horkou jehlou. Je to jenom politické gesto, ale nemá žádné ratio. Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Novotný. Připraví se pan poslanec Plzák. Prosím, máte slovo. Pěkné stále ještě dopoledne. Já jenom chci upozornit na jeden aspekt, proč je pro nás některé ta tabulka případných dopadů a to, jak se ty peníze budou přelévat, tak důležité. Ti, co se zabývají komunální politikou, tak tuší, že příští období evropských dotací obsahuje jako jednu z priorit prvek urbální dimenze.

Víte, že existuje nástroj integrovaných teritoriálních investic, který se týká těch několika největších a ekonomicky potenciálně nejperspektivnějších aglomerací v naší zemi. Pak řada těch o něco menších bude prostřednictvím IPR fungovat. Těch peněz je tam relativně hodně. Otázka kofinancování je naprosto zásadní.

Proto ti z nás, kteří mají nějakou zkušenost z realizace evropských dotací ve velkých městech, chtějí vidět tu informaci, jaký vliv toto opatření bude mít na rozpočet a jak se to projeví třeba i u těch velkých aglomerací. Není to z naší strany jenom politická hra, ale je to velmi věcně podmíněno a já pro ten materiál neexistenci té analýzy dopadu považuji za naprosto zásadní. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jako koaliční poslanec jsem vůbec neočekával, že bych vystupoval k tomuto materiálu. Ale jsem současně také pražský poslanec.

Takže já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, chtěl poprosit zástupce Senátu, aby se k této mé otázce vyjádřil, jaký dopad rozpočtový, resp. příjmový bude představovat případné schválení senátní verze. Eventuálně bych si dovolil požádat přímo pana ministra, jestli může potvrdit či vyvrátit tuto informaci, která tady zazněla. Současně z tohoto místa tedy apeluji na všechny pražské poslance, aby se k tomu vyjádřili. Protože myslím, že jsme tady zvolení především za jednotlivé volební kraje a že bychom vždycky měli vědět, pro co hlasujeme a proč pro to hlasujeme. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy faktickou poznámku má nahlášenu paní poslankyně Věra Kovářová.